Poslední pozměňovací návrh, ke kterému bych se přihlásila, je v systému načten jako dokument 1573.

Děkuji. Já vám také děkuji, paní poslankyně.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, s tímto návrhem rozpočtu pokračuje masivní zadlužování státu. Vláda nám slibovala, jak bude zeštíhlovat aparát, digitalizovat.

Nemám opravdu slov.

Je to můj pozměňovací návrh, který už jsem tady přednášel při minulém rozpočtu, takže ho tady nebudu dlouhodobě představovat. Týká se převodu 5 miliard korun českých z rozpočtu Evropské unie na řešení a prevence krizových situací a na civilní ochranu obyvatelstva v České republice.

Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Také vám děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové.

Tento pozměňovací návrh je věnován problematice zajištění únosného a konkurenceschopného příjmu odborných pracovníků vysokých škol.